Děkuji.

A druhá věc. Jenom jsem se snažil vysvětlit i praktickou stránku, nikoli že bych zpochybňoval věci, které se týkají zastoupení a demokracie, to v žádném případě. Jen jsem si dovolil k tomu dát i tu praktickou stránku, to znamená, že potom by mohlo docházet ke zpochybnění usnesení tohoto výboru, pokud by tam neměly svoje zástupce všechny poslanecké kluby. V tomto případě u tohoto výboru to považuji skutečně za důležité. Děkuji.

Takto to je podle tabulky poměrného zastoupení. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí.

Takže třináct, pokud počítáme s tím, že všechny kluby podají svoji nominaci samostatně, že nedojde k nějakému postavení bloku, je vlastně patnáct. Děkuji. Já pouze vycházím z čísel, které mám k dispozici. Děkuji.

Fakticky pan poslanec Vondráček.

K vlastnímu překvapení vystupuji už na této schůzi. S tím jsem nepočítal. Čistě z věcného hlediska do diskuse. Jednací řád v této věci předpokládá v prvé řadě dohodu klubů na prvním místě.

K té dohodě by mělo dojít nejlépe na jednání volební komise. Děkuji.

Ale článek 5 přílohy 2 odstavec 5 písmeno d) jasně říká, že nelzeli takto rozhodnout a místa ve výboru, komisi nejsou přidělena, zvětší se počet členů výboru o jedna. To je ten případ, o kterém se bavíme.

Já bych očekávala, že jako budoucí předseda Poslanecké sněmovny, který má navenek i dovnitř reprezentovat všechny síly, které sem byly zvoleny, tady vystoupí ne s tím, co říkal, ale naopak s tím, že řekne: já jako ten, kdo má stát v čele vás všech, žádám, aby ten počet v mandátovém a imunitním výboru byl takový, abyste tam všichni mohli být zastoupeni, aby práce Poslanecké sněmovny mohla postupovat tak, abych já s hrdostí a ctí mohl stát v jejím čele. Teď je zajímavé, jakým způsobem, a já vás k tomu vyzývám, pane poslanče Vondráčku, prostřednictvím pana předsedajícího, byste se vy jako budoucí předseda Poslanecké sněmovny stavěl k této otázce počtu členů k mandátovému a imunitnímu výboru.

To logicky nejde. To se opravdu technicky neřeší.

Tam to zjistíte. Prosím oslovovat kolegy mým prostřednictvím. Pane předsedo, to je faktická? Ne, takže potom až po panu ministrovi. Prosím pana předsedu Bartoška. Děkuji za slovo. Chtěl bych zde říct jednu skutečnost, a to je taková, že vždycky vítěz voleb skutečně udělal dohodu napříč kluby, bylo domluveno, jakým způsobem se rozdělí předsednictví v jednotlivých výborech, včetně stanovení počtu členů a tak dále. A je potřeba si uvědomit, že vítěz voleb rezignoval na to, aby tyto věci domluvil. Máme ustavující schůzi, která je nepřipravena. A je potřeba si uvědomit, že ji nepřipravili zástupci hnutí ANO, konkrétně pan Babiš, Faltýnek a Vondráček, kteří vyjednávali za hnutí ANO. Stejným způsobem jsou nepřipraveny další výbory a další pozice v Poslanecké sněmovně.

Takže v konečném důsledku se to obrací proti poslancům Poslanecké sněmovny. Ale zodpovědnost za to, že nejsme domluveni, jde za vítězem voleb a to je hnutí ANO.